Změny článků stanov jsou reakcí na změny, kterými organizace sama prochází, a odrážejí reálné potřeby této organizace. Jejich účelem je zabezpečení efektivního fungování Světové organizace cestovního ruchu a rozšíření jazykové diverzity organizace.

Jedná se o materiál nelegislativní povahy. Děkuji za vaši pozornost. Já vám děkuji, paní ministryně. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru, kterým měl být původně pan poslanec Jiří Mihola, aby zdůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 360/1.

I tuto změnu si odhlasujeme. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje u tohoto tisku. Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Máte slovo, paní poslankyně. Pane místopředsedo, já vám děkuji za slovo. Všem vám přeji, vážené dámy, vážení pánové, příjemné dopoledne. Jenom krátce doplním úvodní řeč paní ministryně.

Jako zpravodaj zde přečtu usnesení zahraničního výboru: Po odůvodnění první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové, zpravodajské zprávě Jiřího Miholy a po rozpravě zahraniční výbor

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji vám za pozornost. I já vám děkuji a otevírám rozpravu. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem tak, jak bylo přečteno.

Kdo je proti tomuto návrhu? Máme hlasování s pořadovým číslem 93, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro návrh 126, proti 1. Já konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu. Mám zde upřesnění. Pan poslanec Petr Kořenek ruší omluvu, která byla načtena, takže zůstává dnes na jednání.